Návrh na zřízení mandátového a imunitního výboru a stanovení počtu členů Poslanecká sněmovna v souladu se svým jednacím řádem jako první zřizuje mandátový a imunitní výbor, který má mj. za povinnost přezkoumat, zda jednotliví poslanci byli platně zvoleni. Podle § 115 odst. 2 našeho jednacího řádu se výbory Poslanecké sněmovny ustavují podle zásady poměrného zastoupení. Nemám informaci o tom, že by došlo k nějaké dohodě na úrovni předsedů poslaneckých klubů, tudíž rovnou otevřu rozpravu a zeptám se, kdo se do rozpravy hlásí. Pan předseda Kováčik.

Byli jsme zvyklí na to, že jsme tady měli 11 členů mandátového a imunitního výboru, byli jsme zvyklí, že jsme měli o něco málo více, 13, 15, já tedy navrhuji v této chvíli, aby mandátový a imunitní výbor měl 13 členů. Děkuji. Hlásí se pan předseda Faltýnek, potom pan předseda Chvojka, potom pan předseda Farský.

Chtěl bych tento svůj návrh stáhnout. Děkuji.

Děkuji. Pan předseda Farský.

Vážené kolegyně a vážení kolegové, za klub Starostů a nezávislých bych chtěl navrhnout, aby mandátový a imunitní výbor měl členů 18. Dovolím si krátké zdůvodnění. Při čísle 15 dva z poslaneckých klubů nebudou mít zástupce a myslím si, že by to byla škoda, protože zároveň mandátový a imunitní výbor, jeho členové mají možnost nahlížet do žádostí o vydání a v tu chvíli by dva z klubů, které jsou zastoupeny ve Sněmovně, tuto možnost neměly a byly by o ni připraveny. Žádám vás tedy o to, aby počet členů mandátového a imunitního výboru byl 18. Děkuji za pozornost. Paní poslankyně Němcová, potom pan předseda Bartošek. Děkuji za slovo, vážený pane řídící schůze. Vážení členové vlády, vážené dámy, vážení pánové, předstupuji před vás proto, abych vám vysvětlila, jak důležité je ustavení mandátového a imunitního výboru pro chod Poslanecké sněmovny. Jako bývalá předsedkyně tohoto výboru, předsedkyně, která mu předsedala v minulém volebním období, považuji za naprosto zásadní pro demokratický chod demokratického parlamentu, aby v takovém výboru byly zastoupeny všechny politické strany.